A můžete mě tady grilovat od rána do večera, pokud já budu ministryní financí, nikdy politický vliv na Finanční správu nedopustím.

A tyto zákony jsou nepřekročitelné. To znamená, je tam nějaká možnost dohlídkové činnosti, ne do živých spisů, je tam nějaká možnost přezkumu v nějakých podmínkách, ale samozřejmě ty jsou striktně dány. Je tam možnost teď jsem ho velmi využila v rámci krize generálních pardonů atd. A nic jiného přijatelné není. Já nemohu, a nikdy to neudělám, zasahovat do kompetencí Finanční správy.

Takže prosím, buďme v tomto směru skutečně spravedliví. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych fakticky reagovat na větu paní ministryně, že problém byl, že ti lidé platili jako jeden stůl dohromady a bylo tam víc plátců. Ne, to není vůbec žádný problém, to je úplně normální! Prostě přijdete do hospody, sedíte u stolu a řeknete číšníkovi: Dohromady! To je úplně normální! A tady říkat, že to je nezákonné.

Protože byl bezproblémový. Ale přesně ten problém: Je na nás, jaké zadání dostane Finanční správa. Když dostala zadání vyplatit kompenzační bonus, tak ho zvládla excelentně.

A vznikají tyto konkrétní případy.

Mě to nenapadlo, ale já jsem proti.

Co by se stalo, kdyby nezávislý soud rozhodl, že daňový poplatník jednal nezákonně?

Děkuji.

jste řekl, dostane jednu účtenku, je to v pořádku. Je jedno, že jste pozval tady celé čtyři lavice.

Ale připadá mi to absurdní.

Ale to je jenom ta situace, kterou sledujeme. Děkuji.

Proboha, proč? Protože nedochází tím k zatajování tržby. Nedochází tím k obcházení daňových povinností. Děkuji. Stahuje. Pan poslanec Stanjura.